Co je nutné udělat? Především je nutné posílit vztahy s našimi sousedy, a především se sousedy formátu Visegrádské čtyřky. S těmito sousedy je nutná užší bezpečnostní a politická spolupráce. Obrazně řečeno hranice a zájmy Polska, Maďarska a Slovenska jsou také českými hranicemi a českými zájmy. Naše obranná a bezpečnostní politika v této souvislosti potřebuje novou koncepci celé země. Nepřátelské vystupování vůči Polsku, vůči Maďarsku, adorování multikulturní a byrokratické Evropské unie, Bruselu, pro který jsme jen ekonomickou kolonií, další tlak na Rusko... Jako by to snad byla snaha o vyvolání nějakého konfliktu. To znamená, že ani z tohoto důvodu této vládě nemůžeme dát důvěru. Naše země řeší vážné ekonomické problémy se zdražováním a vysokým zadlužováním. Příčin těchto problémů je několik, především zkrachovalá energetická politika Evropské unie možná ne zkrachovalá, ale krachující.

Budování tohoto nového světa mají dnes z daní zaplatit lidé, kteří pracují a podnikají, tedy my všichni. Ve jménu údajné klimatické záchrany světa máme obětovat svoji kulturu, životní úroveň a svobodu. Je v plném zájmu naší země se tomu postavit. Po vzoru Polska a Maďarska deklarovat nadřazení zájmů a zákonů naší země normám Evropské unie. Pokud se to zdá jako extrémní návrh, dodám, že podobný rozsudek vynesl i Ústavní soud v Německu. O tom, jak se zvýší naše síla v Evropské unii předsednictvím, patří do pohádkové politiky. Já tady budu stát po skončení předsednictví, pane premiére, a budu se vás ptát, co jste vyjednali, jak jste zajistili energetickou krizi, jak jste ji vyřešili, jestli energie bude stát míň a jestli občané České republiky, jestli jste pro ně přinesli řešení? A jenom doufám, že se nedozvím, že zase hledáte společnou evropskou metodiku, společné evropské řešení.

Nákaza, která objektivně existuje, může být snadno zneužita ke krokům proti svobodě a právům člověka. Tento byznys existuje a ti, kteří z něho bohatnou, budou chtít bohatnout dál.

Zde je nutné racionalizovat opatření proti nákaze a naslouchat i lidem, kteří slepě nehájí koncepci pandemické a očkovací tyranie. Je nutné zachovat fakt, že zdraví je především odpovědnost každého občana. To, co tady říkám, je neslučitelné například s povinným očkováním, které prosazujete, nebo podle mého názoru s protiústavním zákazem vstupu lidí bez očkování do veřejných prostor. A pokud se prokáže, že jsou zdraví, tak jim v tom podle mého názoru zabraňujete protiústavně. To jsou věci, pro které této vládě nemůžeme dát důvěru. V programovém prohlášení chybí jasné ujištění, že práva a svoboda lidí budou jasně stát nad farmaceutickým byznysem. Vláda předložila vládní prohlášení, které postrádá odvahu ke skutečnému řešení základních problémů. Slepě spoléhá na struktury Evropské unie.

Ani já, ani poslanecký klub SPD této vládě nemůžeme dát důvěru. Budeme hlasovat proti návrhu na důvěru vládě. Děkuji, pane předsedo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pěkné odpoledne.

Já jsem to dneska nazval takovým svátkem demokracie a za mě to svátek demokracie je. Rozumím tomu, že tato vláda má 108 poslanců, že má většinu, že to prohlasuje. Nicméně tento bod je příležitost pro Poslaneckou sněmovnu, pro opozici, aby rozebrala programové prohlášení, aby se ptala vlády, aby vznášela nějaké svoje podněty. Kdy jindy než dnes u tohoto bodu? To znamená, ty nejčastější dotazy, které jsem měl od rána, jak dlouhý budu mít projev a kdy to dneska skončí? Já mám tady tři stránky poznámek, jak vidíte.

Připomenu, že když to bylo přesně zrcadlově opačně, tak jsme končili někdy ve čtyři ráno.